Došlo ke ztrátě spodních vod, a tím vod sousedních obyvatel Kdanic.

A trvalo poměrně dlouhou dobu, než se celá věc začala řešit.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se potom označují jako 3 až 5. Následující body se přečíslují. Tedy není to návrh, který by absolutně zakázal využívat vodu, pitnou vodu například pro závlahy, zemědělské účely, sadaření, ale staví tam alternativu;

Děkuji. Nyní jako poslední je přihlášen v obecné rozpravě pan poslanec Jan Zahradník. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo.

Já bych možná tady nejprve ale zmínil pár číselných údajů, abychom věděli, co vlastně je předmětem našeho uvažování.

To je objem vody, se kterým tady u nás tedy máme co do činění, protože víme dobře, že přítok ze zdrojů mimo území naší republiky je zanedbatelný.

Je to nástroj, který můžeme použít v poměrně krátké časové době.

Otázka je, do jaké míry tedy to zadržování vody v krajině je skutečně reálně efektivním nástrojem. Neříkám, že bychom na to měli rezignovat, v žádném případě. Určitě každý zemědělec, každý vodohospodář, který tu možnost má, tak by měl ta drobná opatření v krajině dělat.

Bývalo takovým jaksi uváděným číslem, že na odbahnění jednoho hektaru rybníka je potřeba milion korun.

Kolega Bendl to tady velmi podrobně zmiňoval.